Prvoplánově a krátkozrace pouze fiskálně zaměřená novela stávajícího a bezpochyby nevyhovujícího zákona však může bez odpovídajícího regulatorního rámce nejen dodatečně zatížit legální provozovatele hazardních her, ale zároveň i zvýhodnit a rozšířit nelegální trh, a to především faktickou podporou provozovatelů takzvaného tvrdého hazardu další nepřímou bonifikací nelegálních provozovatelů a celkového pokřivení trhu.

Zvýšené zdanění vládního návrhu nadále opomíjí rozdílnou společenskou nebezpečnost jednotlivých druhů hazardních her a rozdíl ve výdajích, který je stát nucen v souvislosti se zmírňováním a sanací negativních dopadů hazardu vynakládat. V Evropské unii se naopak podporuje sociálně spravedlivější diferencované zdanění hazardních her podle škodlivosti dopadu na společnost. Takový systém zdanění nastavuje nediskriminační podmínky i z hlediska nezkreslené hospodářské soutěže. Jinak se totiž provozovatelé společensky neškodlivých her podílejí formou obdobného zdanění na korekci společensky negativních dopadů generovaných provozovateli tvrdého hazardu, čímž jsou provozovatelé škodlivého hazardu fakticky nepřímo podporováni z veřejných zdrojů neodůvodnitelně a bezprecedentně nízkou daňovou zátěží.

Navržené zdánlivě neutrální vyšší zdanění zatížení fakticky ještě více prohlubuje diskriminaci společensky neškodlivých forem hazardních her. Tyto hry způsobují podle většiny doložitelných vědeckých studií jen minimum negativních dopadů na společnost ve srovnání s takzvanými tvrdými formami hazardu, jako jsou technické hry, zejména výherní automaty, případně kasina. Jednalo by se o vícestupňové znevýhodnění mírnějších forem hazardu, neboť z jimi odváděných finančních prostředků stát financuje zejména opatření napravující negativní dopady tvrdého hazardu, což jsou výdaje na léčbu závislostí, potírání související trestné činnosti, sociální podpora závislých hráčů, náklady vyplývající z rozpadu rodinných vztahů gamblerů a tak dále. Z tvrdých forem hazardu proto do státního rozpočtu plyne neúměrně méně prostředků, než by odpovídalo podílu na jimi způsobených společenských nákladech. Vládní slogan o optimální výši zdanění hazardu jako celku je morálně a ekonomicky neodůvodněný a populistický. Současný zákon neupravuje provozování loterií a podobných her na internetu, což je předmětem oprávněné kritiky i ze strany Evropské komise. Provozovatelé internetových hazardních her nabízejí své služby vůči hráčům na našem území neoprávněně a svoje příjmy samozřejmě nepřiznávají a nezdaňují vůbec. Internetový loterijní trh přitom nebývale rychle roste a expanduje.

Předkládaná novela tuto skutečnost vůbec neřeší. Zůstává pouze otázkou, zda je to záměr, nebo ne. Neúměrné zvyšování daní legálním provozovatelům působí až příliš očividně ve prospěch šedé zóny, která už má velmi vlivné zastánce v nejvyšších patrech české politiky. Podle odhadů stát svou rezignací jen na zdanění internetových nelegálních provozovatelů přichází každoročně o 2 mld. korun. Objem nelegálního internetového trhu se odhaduje až na čtvrtinu celkového trhu. V některých segmentech se dokonce poměr legálního a nelegálního odhaduje 1 : 1. Mimo ilegálních internetových provozovatelů navíc působí na trhu mnoho dalších nepovolených automatů, heren, kasin či sázkových kanceláří. Tento velký podíl ilegálního trhu se vymyká běžné míře neoprávněného podnikání v jiných trzích. Navrhovaná novela, jak je koncipovaná, ještě dále prohlubuje a zhoršuje neuspokojivý současný stav, když jsou legální provozovatelé díky nečinnosti státu vystaveni nespravedlivé konkurenční nevýhodě, která výrazně deformuje hospodářskou soutěž. Ministerstvo financí by mělo především donutit ilegální provozovatele k ukončení jejich činnosti nebo k její legalizaci spojené se zdaněním. Pokud by byla předkládaná novela schválená, bude mít za následek nežádoucí motivace podnikatelů. Ilegálním vůbec vadit nebude, protože daně stejně platit nebudou, neboť zatím stále chybí komplexní rámec nového loterijního zákona, a dojde paradoxně k situaci, že jim vládní předkládaný návrh pomůže, protože znevýhodní podnikání jejich legálních konkurentů. Část legálních provozovatelů kvůli zvýšené daňové zátěži legální trh bezpochyby opustí a přenechá tak další část trhu provozovatelům ilegálním, pokud jich část do výhodnějšího sektoru nezdaněného podnikání přímo nepřejde. Na našem trhu dnes působí minimálně 37 nelicencovaných zahraničních internetových provozovatelů nabízejících na svém webu společně online kurzové sázení, poker, kasino a hry v češtině.

Nelicencované zahraniční společnosti neodvádějí odvody a jejich obrovské příjmy z činnosti na území České republiky nepodléhají dani z příjmu právnických osob. Kvalifikovaný odhad hovoří o tom, že u těchto firem je na černém trhu prosázeno zhruba 9 až 11 mld. korun, a Česká republika tak přichází o přibližně 2 mld. korun ročně. Je neuvěřitelné, že prakticky každý měsíc se tato částka extrémně zvyšuje, což by se bezpochyby bez vlivných osob neobešlo. Současný návrh nereaguje na aktuální rychlý vývoj v oblasti moderních technologií, dostatečně nezohledňuje míru rizikovosti a závislosti hraní jednotlivých her a není v souladu s požadavky evropské legislativy. Proto bych vás rád požádal o podporu našeho pozměňovacího návrhu. Děkuji panu poslanci Marku Černochovi.

Já jsem přednostního práva nevyužil, počkal jsem, až se ostatní přihlášení kolegové vyjádří.

Jeden se týká sazeb a jeden se týká rozdělení odvodů z hazardu. Chci říct, že jsem byl jeden z těch, který tehdy vyjednával a domluvil s tehdejším ministrem financí rozdělení 80 a 20 ve prospěch obcí a měst.

Velmi často je to subjektivní hodnocení a spíše se fixuje stávající stav, to znamená, kdo dřív přišel, na tom vydělává.